A sice budeme teď hlasovat variantu A, která se týká navýšení kapitoly Ministerstva spravedlnosti za účelem zachování programu prevence protikorupčního jednání ve výši 4 miliony korun a je to na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa, vládní rozpočtová rezerva. Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko?

Děkuji vám.

Opět v několika variantách.

Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko paní ministryně? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Je to v neprospěch položek kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám.